A teď odpovídám i paní senátorce Seitlové. Protože připomínám, a nezapomínejme na to, my jsme parlamentní demokracie. My poslanci jsme zvoleni vůlí občanů a hlasováním ve volbách, a vy senátoři jste zvoleni stejným způsobem.

Závěrem mého vystoupení jeden konkrétní příklad, který odpoví možná i na otazníky pana poslance Zemka.

Celé město musí tuto silnici přecházet, teď máme na dva měsíce nebudu vás zatěžovat detaily mezi Býští a Holicemi uzavírku staré pětatřicítky. A nejde to prostě jinudy. Ve špičce je to 100 až 150 kamionů během jedné hodiny. Občané to tam sčítali.

Prosím, kolegyně a kolegové, tohle přece nechceme.

Já své vystoupení zkrátím. Nevím, jestli senátní, nebo sněmovní verze. Možná budu citovat slova pana ministra Ťoka, který nás dnes informoval na našem klubu hnutí ANO. Paní senátorka Seitlová navrhla pro energetickou infrastrukturu výkupy minimálně za osminásobek odhadní ceny.

Pozor, paní senátorka u energetické infrastruktury říká, že to má být minimálně osm.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Hlásíte se do rozpravy, paní senátorko?

V Senátu byla tato debata v délce šesti až osmi hodin, jak řekla paní ministryně. Já myslím, že v tuhle chvíli před námi leží tři možnosti.

Rozumím i názoru, který tady zazněl, že může být jen pro nějaké stavby. Ale to, co bylo předloženo v Senátu, nemohlo být schváleno už proto, že nesplňovalo základní podmínky pro to, aby vůbec nebylo napadeno u Ústavního soudu a aby vyváženě chránilo samozřejmě stavbu, která má být realizovaná, dobrá, ale omezení vlastnického práva, které je nezbytné, neřešilo to, co bylo předloženo v Senátu, jakým způsobem bude finančně nahrazena, a to říká Ústava, omezení vlastnického práva v době té předběžné držby. To nebylo řešeno.

Ale musí tam být vyváženě ochrana práv vlastníků a omezení, jen pokud je to nezbytné.

Já si myslím, že to nebyl záměr předkladatele, ale prostě se tak stalo. Jenom chci říct, že pokud se týká pozměňovacích návrhů Senátu, ty se týkají zejména drobných a středních vlastníků pozemků.

A to si myslím, že je velká chyba.

To znamená, že je to garance státu, který dává obrovskou kompetenci, a teď nejenom státním nebo napůl státním podnikům, ale i nadnárodním společnostem, které mohou v tomto případě využít procesu vyvlastňování a které jsou ve velmi posílené pozici proti vlastníkovi.

Tím se neříká, že mají dostat víc.

To je podle mě srovnání těch práv. To není nic navíc.